To jsou pouze čísla.

Když se podíváme na to, co stojí, třeba Středočeský kraj, jesle.

Tak jim dáme ještě toho dědečka, no, to bude výborná věc. Když se dostanou do mateřské školy, tam dobře víme, že už ta situace je trošku lepší, nicméně je to průměr zase všech průměrů okolo 5 až 7 tisíc korun.

Takže není možné šmahem říci, že zatížíme tyto mladé rodiny generační solidaritou se staršími členy jejich rodiny, jako by to bylo samo sebou.

Takže prosím, vezměte toto v potaz.

Děkuji, paní poslankyně.

Máte slovo, prosím. Děkuji vám. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám návrh nového bodu a myslím si, že v rámci kontextu, co už tu dnes zaznělo, se nebudete divit. Můj název bodu je Zneužití legislativního stavu nouze. Já si myslím, že to není nadužívání, omlouvám se, paní předsedkyně, ale rovnou zneužití. Já totiž jsem si přečetla to odůvodnění, proč má být legislativní stav nouze. Víte, vážené dámy a pánové, proč? Odůvodnění je, že by vznikly značné hospodářské škody. Tak já nevím. Když je důchodce celý život odváděl do penzijního systému peníze, tak tím, že jde do důchodu a čerpá, způsobuje zjevně státu škodu? Pokud by důchodci neexistovali, nebyly by hospodářské škody? Jak tomu mám rozumět? Prosím vás, takovéto odůvodnění legislativního stavu nouze je přinejmenším amorální, a ne pouze protiprávní. Zvažte to. Opravdu se domníváte, že toto obstojí případně u soudu? Chtěla bych vám jen připomenout, že se hodně mýlíte, pokud se domníváte, že všichni důchodci mají krásné důchody v průměrné výši, jaká je, že valorizace jsou zlo. Zeptejte se důchodců, kteří mají více než osmdesát let, jaké oni mají důchody. Udělejte si statistiku výše důchodů přestárlých důchodců.

A vy říkáte, že způsobují státu hospodářské škody, když jim náhodou přidáte zákonem stanovenou valorizaci. Takže za mě je to opravdu zneužívání legislativního stavu nouze a domnívám se, že by měla být dána možnost diskutovat našim koaličním kolegům o tomto bodu již dnes.

Takže pokud vám vadí to, že existují důchodci a způsobují hospodářskou škodu tím, že berou důchody, tak fakt ne. Jestliže se mnou nesouhlasíte, schvalte bod a můžeme diskutovat, já se na to těším. Proč jsem taková ostrá? Právě proto, že bych s vámi chtěla o tom diskutovat. Děkuji. Mimochodem jako první bod dnešního jednání. Ano, paní poslankyně, zaznamenala jsem váš návrh.

Ve státní kase chybí desítky miliard, na Ministerstvu financí proto vymysleli, jak vytáhnout z peněženek lidí nějakou tu kačku navíc.